Ale ještě bude prostor, protože pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím.

Taky děkuji.

Myslím si stejně jako vy, že právě možná právě proto, že tady máme poměry daleko konsolidovanější a klidnější, tak máme možná povinnost se snažit pomoci tomu, kde je násilí, aby to násilí skončilo.

A cítím to jako jeden z hlavních úkolů této vlády a Ministerstva zahraničí hledat všemi prostředky cestu, jak zabránit pobíjení civilního obyvatelstva, jak zabránit, aby pokračovaly ty konflikty, které dnes nejsou jenom ohrožením těch lidí, kteří tam žijí, ale dnes, jak dobře víme, ohrožují vlastně i nepřímo Evropu. V tom souhlasím a myslím si, že tohle je naše role a to je náš úkol.

A to je naše neměnná pozice. Pokud se staly zločiny, které vlastně byly téměř krokem k bojům nebo k dalším eskalacím těch bojů, tak jsme celou dobu pro to, aby zločiny byly vyšetřeny.

Děkuji. Dalším nebo další interpelující je paní poslankyně Šánová, ale tu zde nevidím, takže interpelace propadá. Tím pádem vystoupí pan poslanec Bendl, který interpeluje paní ministryni Valachovou, ale ta je omluvena, takže rovněž písemná odpověď. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo.

Tak jsem se vás chtěl, paní ministryně, zeptat, zda neuvažujete, že se za slova o lžích Svazu měst a obcí nehodláte omluvit, protože si myslím, že byla a jsou za hranou. Ten zákon vyvolá a vyvolává obrovské tlaky na obecní rozpočty, vyvolá obrovské problémy i mladým lidem, kteří dávají své děti do mateřských škol. Z vlastní zkušenosti mohu říci už teď, kdy po debatě s ředitelkou naší základní školy sama oznámila, že bude muset vlastně vzhledem k počtu dětí a k tomu, že budou muset povinně chodit některé děti do školky, říct některým lidem a jejich dětem z ostatních obcí, že vzhledem k tomu, že musí naplnit kapacitu dětmi z té dané obce, která ji zřizuje, budou muset děcka, která třeba už několik let jeden dva roky chodí do mateřské školy k nám, budou muset odejít z mateřské školky, takže si lidé budou muset hledat mateřskou školku někde jinde. To je jeden z konkrétních problémů a byl bych jich schopen vyjmenovat mnohem více, ale čas na to nemám. Také děkuji. Prosím pana poslance Farského.

Děkuji.

Ty tři měsíce utekly v červenci loňského roku. Nemám informace o tom, že by to bylo jinak. Letos opět více jak sto tisíc dětí, které vyrážejí na tábory, musí absolvovat tu zbytečnou cestu k lékaři a zatěžovat lékaře papíry a své rodiče nebo zákonné zástupce musí tahat na zbytečnou cestu. Děkuji.